Už tady zaznělo, že existuje seznam těch deseti prioritních staveb, které byly podle nějakého klíče vybírány. Zaznělo tady, a myslím, že celkem jednoznačně správně, že z toho vypadly stavby, jako je Pražský okruh, které jsou naprosto důležité a naprosto klíčové.

Ty tiskové zprávy zní například: Nedokončený obchvat byl díky poslancům z hnutí ANO zařazen mezi prioritní stavby v České republice.

Ale prosím pěkně, samo hnutí ANO potom zpochybňuje, jakým způsobem ty stavby byly vybírány, jestli to skutečně bylo na základě lobbingu jednotlivých poslanců, anebo na základě těch kritérií, která tady říkal pan ministr Brabec.

To znamená v tu dobu, když jsme to projednávali tady v Poslanecké sněmovně, a v době, kdy nám pan ministr Brabec tvrdil, že nedojde k zastavení žádné stavby, měl vyrazit premiér Sobotka do Bruselu a měl skutečně vyjednávat o těch výjimkách, o kterých vyjednává dnes. To znamená, kde vznikla chyba. První chyba dle mého vznikla v době, že měl ministr Brabec jednoznačně identifikovat v době projednávání a upozornit na to, že schválením tohoto zákona dojde k zastavení dopravních staveb. Tohleto měl říct skutečně ministr Brabec před těmi dvěma lety.

Možná že by vyjednal podstatně více než dnes. Dnes zachránil deset staveb ze sta. Bohužel k tomu nedošlo. Bohužel k tomu nedošlo.

Víme, že se pohybujeme na hraně.

Já vám děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře... Vážený pane ministře, první má slova povedou k vám. Poslouchal jsem velice pozorně vaše úvodní slovo... Poslouchal jsem velice pozorně vaše úvodní slovo a musím říct, že to byl velice dobrý projev krizového manažera, který přesně ví, co to způsobilo, přesně ví, jaké kroky učinit, a přesně ví, kdy ty kroky učinit a jak je realizovat. Bohužel tento proslov postrádal tu sebereflexi, že je činil člověk, jehož ministerstvo má z větší části to máslo na hlavě.

Zaznívala tak tato slova i na krajích, kterých se to markantně týká. Můj Moravskoslezský kraj patří mezi postižené regiony. Tady si dovolím politicky nekorektní vsuvku.

Tyto peníze již se v životě v našem rozpočtu neobjeví. Mě by tedy zajímalo, zda pana Bártu bude někdy tady se vyjádřím skupina plukovníků stíhat za tyto škody, které jsou jasně zmapované a jasně zdokumentovatelné na českém hospodářství. Toto neumětelské rozhodnutí od zeleného stolu bez jakýchkoli argumentů nás stálo miliardy a stálo taky při zahájení těchto problémů s EIA.

Abych nenatahoval tuto záležitost, již od prosince minulého roku Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vyslalo oficiální stanovisko svým usnesením vůči vládě o žádosti o činnost ministerstva vůči i panu ministru Ťokovi i panu ministru životního prostředí, aby činili kroky, aby Moravskoslezský kraj nebyl postižen. Opakovaně tuto žádost poslali za dva měsíce nato, v únoru. Zase nebylo činěno ze strany obou ministerstev nic. Až na březnovou žádost, již zoufalou, bylo reagováno ze strany Ministerstva životního prostředí.

Tato pravidla ministerstvo dle mého názoru dluží krajům a mělo by je velice urychleně začít dávat ve známost, protože toto jsou pravidla, která jsou schopna posunout tuto problematiku plošně dále.

To jsou ty zákony předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie.

Byl bych velice mile překvapen, kdyby mně pan ministr řekl, že již jsou vydávána. Ale bojím se, že stanovisko kraje je přece jen přesnější a že momentálně na ministerstvu jsou v úvahách.

Jejich nejistá zákonná pozice jim právě dneska umožňuje svými dalšími a opakujícími se, nechcili použít výraz stížnostmi, prodlužovat stávající řízení, blokovat stavby, a to jenom proto, že jejich statut tady v těchto zákonech není přesně upraven, a tudíž se vymykají normám a časovým normám, které tyto zákony stanoví. Tolik můj příspěvek. Pane ministře, doufám, že se aspoň těch deset staveb podaří realizovat a že ten příslib, který tady z vašich úst zazněl, bude realizovaný.